Pokud jde o ten materiál, tak naposledy bylo přijato usnesení, kdy bylo doporučeno, aby návrh byl schválen, a doporučilo se přijmout celou řadu poslaneckých návrhů.

Máte slovo, pane zpravodaji.

Když se dívám na tu genezi, tak byl poslán vládou do Sněmovny 9. července minulého roku a první čtení proběhlo 6. listopadu 2019, což máme za nějaký týden výročí jednoho roku od prvního čtení. A je pravda, že ale samozřejmě takovýto tisk, tisk takovéto důležitosti, si podrobné projednávání zaslouží.

Několikrát byl tisk přerušen, ať už na půdě podvýboru, nebo na půdě toho garančního ústavněprávního výboru, s tím, že dnes ho tady konečně máme a čeká na druhé čtení.

Já tedy přečtu usnesení jako celek.

Číst to prosím nehodlám, ale máte to každý samozřejmě ve svém systému Poslanecké sněmovny;

zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy.

Tímto návrhem se také zabýval výbor pro sociální politiku.

Celé to usnesení je součástí sněmovního dokumentu 545/1, který je k dispozici, a do této doby se výbor pro sociální politiku tímto tiskem dále již nezabýval. Děkuji.